Ale jsou nešťastně rozdělení.

Děkuji za pozornost.

Teď jsou ta přednostní práva.

Ale teď řeším přednostní práva. Podle velikosti stran byla dohoda.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych předem chtěl poděkovat všem napříč politickým spektrem, že se nám podařilo dát dohromady usnesení Sněmovny, na kterém jsme se všichni shodli. Je také potřeba odsoudit ta zvěrstva, která se nyní na území Sýrie odehrávají, viz zabití političky. Další věc.

Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Černochovou. Prosím, máte slovo.